My chceme, abychom se mohli zapojit do pracovního procesu.

Podotýkám, že podle oficiálních.

A říkám: Ale proč to děláte?

Takže já řeknu asi následně: Je mi jasné, že všichni jste asi tak překvapeni, jak jsem byl překvapený já, že se vám to nebude chtít věřit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu mít tak emocionální proslov jako můj předřečník, ale přesto bych se chtěl k průběhu této schůze alespoň několika slovy vyjádřit. Ale to, co se odehrávalo a pravděpodobně ještě bude odehrávat při této mimořádné schůzi, to je opravdu moc.

Proto mi dovolte, abych zde vyjádřil své hluboké přesvědčení, že místo zbraní a vojáků bychom na Ukrajinu měli poslat maximum pomoci a místo harašení zbraněmi usilovat o co nejrychlejší dosažení míru.

Já tedy aspoň ne. A třeba kdybychom nabídli studentům z Ukrajiny, aby u nás mohli studovat, nebo lidem, kteří tam dnes žijí, aby tady mohli přečkat nejhorší chvíle. Ne, my budeme posílat zbraně a vojáky. Zajímal jsem se o možnosti studia a byl jsem opravdu ohromen číslem. Prostřednictvím Nadace Václava Havla posíláme ukrajinským studentům celých 40 stipendií ročně.

Existuje samozřejmě řada dalších možností, jak pomáhat, ale my se jich vědomě vzdáváme. Místo toho umanutě prosazujeme přístup, který nikomu nepomůže a situaci jen zhorší. Představa, že lidem pomůžeme tím, že jim uděláme ještě hůř, tak tu opravdu nechápu. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Situace na Ukrajině vyvolává množství spekulací, křivé propagandy, emocí a vede k chybným závěrům. Asi čelíme největší krizi od konce studené války, včetně rozpadu bývalé Jugoslávie.

Nejsem zastáncem názoru, že současné Rusko a Sovětský svaz nelze vůbec ztotožňovat.

Nechtěně tuto tezi podporují i naši současní komunisté.

Z jejich úst jsem nikdy zrovna kritiku příliš neslyšel. Než každý začne sdělovat svůj postoj k ukrajinské krizi, doporučoval bych, aby si odpověděl, a já jsem si také odpověděl, na tyto otázky. Děkuji.